Je to jenom zvýšení motivace.

Je bezesporu správné tyto typy vozidel používat ve veřejné dopravě, ale to nestačí ani k naplnění těch cílů.

Pane místopředsedo, já jsem nikoho neoslovil. Možná si pan poslanec něco koupí. Můžete mi říct, kde v této větě je oslovení? Pane místopředsedo, vaším prostřednictvím, děkuji vám. Myslím, že musíme vyžadovat přesnost a přísnost. Buďme přísní i na pana místopředsedu, už je tam skoro dva roky.

Já říkám, my jsme to nerozhodli. Nám to přijde jako rozumný návrh, jak motivovat firmy a zaměstnavatele, aby tento typ vozidel pořizovali. Naše podniky. Říkám, Německo se už rozhodlo. Asi jste zaznamenali jejich klimatický balíček, 50 miliard eur na tři roky? Fakt.

To je pravda a je to dobře. A taky hejtmani a kraje přispívají k plusu ve veřejných financích. To je prostě pravda. Tam se nám to prostě nedaří.

Nula!

Já nerozumím, proč je proti.

A věřím, že tento návrh má šanci, protože pomáhá zejména automobilovému průmyslu a jeho dodavatelům.

Dneska už je velký rozdíl mezi cenou krabičky v Polsku, na Slovensku a v České republice.

Náš návrh, paní ministryně, představuje podle našeho názoru lepší variantu, řeší příští čtyři roky, nejenom rok 2020.